Takže tam není ten spor.

A zaznělo dokonce, že pokud stát nedá fondu peníze, tak fond nic nevyplatí.

Pan ministr chce odpovídat.

V tom asi musí být řečeno, kde je ten limit nebo podle čeho poznáme, že tady to máme vyplácet, a tohle nějakým způsobem rozhodnout. Stanovit hranici nebo princip to je něco, co je třeba, aby se učinilo, aby to byl právní podklad pro vyplácení těch peněz.

A tady, opakuji, si nejsem jist, že odborné názory jsou tak jednoznačné, že je můžeme směle použít.

Děkuji za slovo. Já se obracím na paní ministryni práce a sociálních věcí s věcí, která se týká soudržnosti naší společnosti a sociálního začleňování.

Děkuji za odpověď.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

To, že tomu tak bylo i v minulosti, potvrzuje vyjádření bývalého ministra zdravotnictví Arenbergera, který se v minulosti vyjádřil v České televizi, že si je vědom nezákonnosti svého opatření, ale ponechá ho v platnosti, dokud ho příslušný soud nezruší.

A tam už se zodpovídat budete muset.

Chápu, že je před volbami a každá prezentace dobrá, tomu rozumím.

Tak to skutečně není.

Takto to bylo. To znamená, není pravdou, že by jakkoli ministr rozhodoval o tom, že se budou vydávat nezákonná opatření. Naopak, byl jsem to já, kdo inicioval projednání daného opatření na Legislativní radě vlády, a na základě stanoviska Legislativní rady vlády to opatření bylo upraveno.